Nevystupoval jsem tady z toho důvodu, že si myslím, že jsou otevřené zdroje, ze kterých si můžete zjistit věci, na které jste se ptali, že nejsou tak, jak je tvrdíte. Podle kompetenčního zákona neexistuje žádný můj resort. Já prostě resort nemám. Nemám žádnou svoji rozpočtovou kapitolu. Z tohoto důvodu můj rozpočet tady není. Slova o tom, že můj úřad přešlapoval na místě, musím odmítnout jako nespravedlivá, zcela nerelevantní a zcela urážející. Myslím si, že v tom počtu lidí, které mám, jsme odvedli práci skutečně velkou.

Nemyslím si však, že půda Poslanecké sněmovny při projednávání rozpočtu je tím pravým místem. A pokud skutečně nevíte, co se děje, za to já úplně nemohu.

A mohl bych o tom hovořit dál. Teď snad přímo k rozpočtu. Ústředním orgánem vědy, výzkumu a inovací je Ministerstvo školství. Domnívám se, že bude muset dojít i ke změnám v rámci MPO, protože inovace v podstatě nemá nikdo striktně dány. Jsem přesvědčen, že musíme vycházet i z mezinárodního auditu české vědy, který jednoznačně říká, že je zde potřeba centrální autority, tak jako to máme v jiných zemích, například v Německu, ke kterému často vzhlížíme. Máme tady komisaře v Evropské komisi. Máme tady jedenáct rozpočtových kapitol, ze kterých se hradí věda a výzkum.

Část těchto peněz potom ještě do vědy a výzkumu jde z resortních peněz mimo náš rozpočet.

Tyto prostředky jsou rozděleny do jedenácti rozpočtových kapitol, které jsem zmiňoval. Oproti schválenému rozpočtu národních zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2014 je navrženo navýšení schváleného rozpočtu o 300 milionů korun. Z toho 100 milionů korun jde na konsolidaci vědeckovýzkumných center, přičemž probíhá revize těchto center a v prvním čtvrtletí bude řešeno, jestli se budou navyšovat další peníze, a to na základě skutečně toho, abychom věděli, na čem jsme. My dnes ještě nejsme schopni říct, a já to svým předchůdcům úplně nevyčítám, a to z jednoho prostého důvodu, protože byly koncipovány tak, že meziročně se počítalo s dvoumiliardovým růstem peněz, které do této oblasti půjdou. Takže já myslím, že to nelze vyčítat. Na druhou stranu je to situace, ve které jsme. Nyní vzhledem k udržitelnosti musíme rozlišit ty, které jsou bezproblémové, které budou mít možná nějaké potíže a které jsou rizikové. K tomu nedošlo a primárně je to zodpovědností Ministerstva školství, přičemž Ministerstvo školství je ústředním orgánem výzkumu a vědy. Dále máme 200 milionů v kapitole Ministerstva školství, které administrativně navýšilo rozpočet pro vědu a výzkum v rámci přesunutí ukazatelů v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, konkrétně přesunutím finančního ukazatele vysoké školy na ukazatele vědy a výzkumu.

Protože já ministerstvo nemám, nejsem ministr a peníze, o kterých debatujeme, se rozlišují do jedenácti kapitol, z nichž ani jedna není moje, protože žádnou nemám.

Z toho, co jste říkali, je vidět, že byste potřebovali některé informace.

Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, jenom velice stručně. Určitě žádný ministr není stoprocentně nikdy spokojený s rozpočtem, který dostane, ale může být relativně spokojený.

Ale tu situaci máme pod kontrolou.

Čili nikoliv že bych byla proti, ale jsem také limitována prostředky, které byly resortu svěřeny.

Dobře.